To, že dokola opakujete, že chcete nějaké vyčíslení, nějakou analýzu a že k tomu chcete naši opoziční součinnost prosím vás, my samozřejmě spolupracujeme, na čem můžeme, ale toto je skutečně věc ministerstev. A poslední věc. Skutečně vás žádám, abychom už nezažili žádná falešná řešení. Ti poskytovatelé, ti pečující si nezaslouží, aby se cítili, že je akorát taháte za fusekli. Já také děkuji.

Zkusme jim na chvíli uvěřit. Takže teď se urychleně podají projekty na tři roky s tím, že čerpání bude ve třech měsících dvou třetin té částky.

Ale nemáme 1,5 miliardy na říjen, listopad, prosinec. To jsou vaše slova, to jsou vaše výpočty.

Fakt si myslíte, že ten projekt uspěje u té specializované péče, inovativní? No to je opravdu inovativní. To je třeba říct, že to je...možná zhoršíme to, to je takové turecké hospodářství. To nemůžete vůbec myslet vážně.

Co se stalo?

To si zaplaťte, jak chcete, to jsou ty kraje. Když už není argument. Já nevím, jak probíhá financování sociálních služeb ve Zlínském kraji. A i kdyby to byla pravda, tak co ty ostatní kraje? Já netvrdím, že to je pravda. Co to je za argument?

A tam můžeme debatovat o systémovém řešení.

Já jsem klidně pro! Dohodněme se, je kulatý stůl.

No nepředstavitelné pro ty úředníky. A pak tady bude předsedající svolávat ty poslance: pojďte hlasovat.

A teď vážně.

Usnesení Sněmovny bylo jasné a splněné prostě není. Vám to připadá normální? Jedna miliarda.

Tak poprosím paní ministryni.

Mimo jiné jsme navrhovali zvýšit peníze na sociální služby. Jak hlasovala tato zodpovědná koalice, která si tak cení pracovníků v sociálních službách? Proti! Není potřeba. Za podpory komunistů, dvou přítomných členů sociální demokracie. Musíme to ocenit. Pak říkají, že jsou sociálně demokratičtí. Mám pochybnosti po dnešku o obou těch slovech. Musím říct pochybnosti a mrzí mě to. Já jsem očekával, a marně, to jednoduché řešení, že po té první debatě vystoupí pan premiér a řekne: Milá opozice, já jsem to prostě vyřešil.

A pak bychom se mohli věnovat skutečně vážné věci. To znamená, systémové řešení.

Chybí miliarda? Nebojte se, my ve čtvrtek máme kulatý stůl ve Sněmovně. Vlastně ne ve Sněmovně, ale kousek od Sněmovny. Já myslím, že to je prostě chybný přístup. Já tomu vůbec nerozumím. Ale jedna miliarda?

Děkuji.